Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Mám zde ještě další sdělení: pan poslanec Major hlasuje s náhradní kartou číslo 35.

Dnešní jednání bychom tedy měli v rámci 53. schůze zahájit pevně zařazeným bodem 98, sněmovní tisk 288, vládní novela zákona o ochraně zaměstnanců, třetí čtení, a následně bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno.

Chtěl jsem vás slušně poprosit a požádat, pojďme prosím pokračovat v tomto pracovním duchu, pojďme se věnovat programu schůze a zapomeňme na to, aby byly body v programu obstruovány tak, jak se nám to bohužel stalo v tomto i minulém týdnu. Dnes nás čeká mimo jiné novela zákona o veřejných zakázkách. Je to novela, která odstraňuje nedostatky v implementaci, kterou po nás požaduje Evropská unie.

To je nejnižší hranice pokuty, která se udává u Soudního dvora Evropské unie v případě, že nejsou splněny podmínky, které mají členské státy splnit, když implementují právo Evropské unie. Chtěl jsem vás tedy poprosit, pojďme prosím ten pracovní den pojmout opravdu pracovně a věnovat se návrhům zákonů.

Omlouvám se, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Pro některé kolegyně v levé části spektra prosím o klid. Děkuji. Je to pouze můj apel na to, abychom už se nevraceli k obstrukcím a skutečně projednávali to, co máme na programu, a netrávili většinu času tím, že budeme diskutovat jenom o tom, co na programu bude. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

My budeme mluvit a neumlčíte nás, my budeme mluvit o všech podstatných věcech, které trápí občany této země, a vy nám neříkejte, jestli můžeme, nebo nemůžeme. Já si myslím, že kdybychom spolu komunikovali o těch věcech, tak se také můžeme posunout dál, ale to bohužel není vaší silnou stránkou, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Budu mít tři body. První je s názvem Vláda nedodržuje své vlastní programové prohlášení. Myslím tedy to, na základě kterého získala důvěru této Poslanecké sněmovny. To, že si ho změnila v cár papíru a upravila po roce a čtvrt k obrazu svému, považujeme za podvod na voličích, za podvod na občanech, za podvod i vůči této Sněmovně, protože ta jí dávala důvěru na základě jiného programového prohlášení.